Pan poslanec Výborný, pan předseda Výborný má přednostní právo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se zaujetím poslouchal diskusní příspěvek do rozpravy o novele zákona o podporovaných zdrojích energie pana poslance Marka Nováka, a ač tedy nejsem kovaný v oblasti energetiky a podporovaných zdrojů energie, tak musím konstatovat, a potvrdili mně to kolegové, kteří ten tisk velmi detailně studovali, potvrdil mně to pan zpravodaj i zástupce předkladatele pan předseda Adamec, že tam ani jediná věta se toho netýkala. A já musím říct, že jsem v tom případě velmi konsternován z přístupu předsedajícího, protože § 59 odst. 4 jednacího řádu hovoří vcelku jasně: